A nemůžeme vůbec odhadnout, jestli to zpoždění bude dva, tři nebo pět let, ale bude bezesporu velké. Nebude asi na všech stavbách stejné, s tím souhlasím, ale nemůžeme postupovat jako v otázce evropských fondů.

To jsou přece klíčové stavby.

To znamená, není to tak, že dáme prioritu v rozpočtu, řekneme si: Dobře, třeba se shodneme, stát si na to půjčí, budeme stavět. Ani to není možné.

A teď nám kážou o tom, jak to máme dělat my.

Ještě přednostní právo pana ministra.

Děkuji, pane předsedo. Kolegyně a kolegové, já budu krátký, protože nechci zdržovat schválení programu a další důležité body.

Já jsem byl v Bruselu několikrát v této věci, můžu vám i říct konkrétní data, jednal jsem se všemi dotčenými, stejně jako pan ministr Ťok, nejenom tedy naši náměstci, jednal tam i premiér. A ano, je to pravda, že ten chlív pardon, odpusťte mi to slovo , který jsme zdědili po těch minulých vládách v otázce transpozice legislativy evropské, prostě tu Evropskou komisi, už jim došla trpělivost. A ano, my bohužel na toto reagujeme a musíme reagovat. A není pravda, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, že se nedá nic dělat. Dá se dělat, protože my jsme tou transpozicí konečně, kterou jsme po deseti letech byli schopni, co vy jste odkládali dlouho, byli schopni udělat minulý rok, tak jsme zachránili 120 miliard korun, včetně dopravních projektů podle zákona 100, které by jinak nebylo možno čerpat. A na to máme celou řadu důkazů, včetně písemných. Takže ty staré EIA, 20 let staré, jsou opravdu problém, ale kdybychom bývali neměli možnost stavět a také vyčerpat peníze za ty EIA podle zákona 100, které jsou deset let staré, a to jsme dokázali díky té transpozici, tím jsme zachránili stovky projektů, dopravních i jiných, s touto starou, ale ne tak ještě starou EIA. Tam Evropská komise původně říkala, že si zopakujeme jako Česká republika všechny ty EIA. Takže prosím nelžete, ta situace je jiná, není jednoduchá. My děláme všechno pro to, abychom uspěli, včetně všech krizových režimů projednávání, ale vy tímto skutečně matete naprosto veřejnost.

Děkuji vám. Děkuji za slovo. Pane předsedo, dámy a pánové, pokud si vzpomenete, tak já jsem tady neúspěšně dvakrát nebo třikrát navrhoval zařazení tohoto bodu.

Stavby na vodě.

Pan ministr také udělal třístránkový výčet, co v minulosti až do nedávné minulosti Ministerstvo životního prostředí v dané věci se snažilo podnikat.

A pan premiér v téhle věci žádným způsobem se nepokusil v Bruselu vyjednat výjimku. Ministerstvo životního prostředí teď, za současné vlády, nepostupovalo šťastně, dokonce si myslím, že velmi nešťastně, a nikde neslyším, že by padla jedna jediná hlava nebo bylo na někoho poukázáno, že také za to nese osobní odpovědnost. Já nevím, co ještě dalšího se musí stát, aby se tím někdo začal zabývat jako naprosto kritickou situací. Ne dnes, ale říkám rovnou, že ve variabilním týdnu navrhnu, abychom zařadili bod ve Sněmovně, a budeme na něm hodně trvat, Situace v resortu životního prostředí. Tady pan předseda klubu ANO Faltýnek navrhl opětovný odklad bodu 17, sněmovní tisk 501. Dobře víte, že se jedná o zákon o ochraně životního prostředí. Prostě jak dlouho se to bude odkládat. Když tady minulý týden byl přednesen návrh na pevné zařazení na dnešek, tak přece pan ministr životního prostředí musel vědět, že zítra mizí do Spojených států na oficiální návštěvu, jestli se nemýlím, takže tu nebude, nepadlo tady ani slovo.

K tomu bych přibalil třetí fatální problém.

S tím, že ještě to stálo spoustu peněz.